Prosím pana ministra.

A upřímně řečeno, nemám z toho radost. Ta věc, o které mluvíte, byla v rámci dotačního Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením vyřazena poradou vedení pana ministra Němečka ze seznamu priorit pro tuto oblast podpory.

Úplně přesně nerozumím tomu, proč tato situace nastala.

Opravdu tomu nerozumím a slibuji, že pro příští období toto bude vyřešeno. Paní poslankyně si přeje položit doplňující dotaz. Samozřejmě chápu vaši pozici. Já už jsem tuto interpelaci měla připravenu na pana ministra Němečka na minulé sněmovně. Jenom se chci zeptat, jestli se dá udělat nějaké mimořádné opatření nebo něco jiného, aby se těmhle organizacím pomohlo, protože ty to dělají ve prospěch zdravotně postižených.

Děkuji.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Peckovou a připraví se pan poslanec Hovorka. Vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové, asi víte, že posledních několik let se věnuji boji proti sexuálnímu násilí na dětech, a to jak v České republice, tak na evropské úrovni v Radě Evropy.

Ráda bych se zeptala pana ministra: Zdá se, že Interpol má informace o České republice v této oblasti velmi dobré.